Za druhé je podle nás jednoznačně nepřijatelné, aby vznikl dojem, že tuto odměnu dostal za svou práci politika, to není pravda, a oceňujeme práci, kterou ve prospěch postižených obcí, jejich obyvatel, odvedl. Jsme však rádi, že svým včerejším rozhodnutím ukončil podezření na střet zájmů v této věci. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím. Děkuji moc za slovo.

To znamená, že ty finanční prostředky půjdou kolegům, a to znamená zároveň panu Polčákovi?

Určitě všichni víte, co Sdružení místních samospráv je.

A mě by zajímal v tuto chvíli názor nové paní předsedkyně Sdružení místních samospráv já nevím, jestli se nezměnil právě z toho důvodu, aby mohlo dojít třeba k vyplacení té odměny, a to paní Elišky Olšákové, která je zároveň i poslankyní a předsedkyní od roku 2022. Všichni víte, jak vás třeba hájí Svaz měst a obcí.

Skvělá spolupráce starostů dotčených obcí a Sdružení místních samospráv... Sdružení místních samospráv.